Už sedí děkuji. A zpravodaj hospodářského výboru poslanec Josef Hájek. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 213/2. Otevírám rozpravu a v tento moment neeviduji nikoho přihlášeného do rozpravy. Je tomu tak? Je tomu tak. Pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím a táži se pana zpravodaje, zda si vezme závěrečné slovo.

Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, já nebudu chtít zdržovat, ale chtěl bych na této, bych řekl, velmi jednoduché novele tady sdělit svůj pocit, který se týká toho, jak se dá třeba takováto velmi jednoduchá novela politicky zneužít.

Toto nařízení hovoří o tom, že buď implementujeme plně toto nařízení v praxi to znamená, že zakážeme občanům z řad široké veřejnosti nákup chemických prostředků, například bazénové chemie. A toho my jsme dosáhli.

Dopouští se porušení zákona.

V té době šest měsíců byl ministrem průmyslu a obchodu pan MUDr. Kuba. Tehdejší vláda měla šest měsíců na to, aby tato dle mého názoru velmi jednoduchá novela prošla Sněmovnou.